Já to jenom zopakuji pro pana poslance Skopečka, protože tu nebyl, když bylo druhé čtení. Já si to pamatuji.

Vždycky skončíte u toho, že mi řeknete, ať snižujeme úředníky a ať snižujeme provozní výdaje. Copak si myslíte, že provozní výdaje v desítkách miliardách seškrtáte? Sama jsem snižovala ještě víc na Ministerstvu financí, abych šla vzorem.

Ale pak to musíte dobudovat fakticky. Prostě já jsem byla u toho tehdy na Finanční správě.

Je to jenom politická fráze, která hezky vypadá, ale je nereálná! A ti úředníci.

Nechceme vzdělávat děti? No asi ne, že?

A oni najdou práci. Najdou práci, protože prostě máme celou řadu volných míst.

Takže to se nemusí bát, že by skončili někde na chodníku. Tak já nevím, tak zkusme. Za prvé, tady je nějaká struktura rozpočtu, pane poslanče Skopečku. Ta je dána funkcemi v České republice. Rozpočet má funkci, mimo jiné, redistribuční.

Je to nejnáročnější. Ale na druhé straně chci být spravedlivá a musím přiznat, že víc než 90 % té kapitoly jsou mandatorní výdaje.

No, tak narostly nám tam výdaje. Takže co? Vzrostly nám nemocenské dávky. Nemocenské dávky, protože jsou lidé více nemocní. Prostě to se dát musí.

To už tady bylo. To snad asi o tom se nechceme bavit, věřím, že tam jste vůbec nemířil.

Je to pro nás jedna z velkých priorit této vlády. A i té minulé. Tam to začalo někde a prostě tato vláda to musela ufinancovat, protože prostě už se nastartovala, minulá vláda nastartovala reformu regionálního školství.

Prostě určitá míra...

Mluvili jste tady o Spojených státech amerických. To je jedna strana mince. Ale tento sociální robustní systém tam tedy není. Tam není.

Proto třeba já jsem proti tomu, aby se tyto dávky zvyšovaly. Já to říkám otevřeně, naprosto nepopulisticky.